A uděláme ještě změnu zpravodaje.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje? Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 226 přihlášeno 88 poslanců, pro 68, proti nebyl nikdo.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, teď z dvorku Ministerstva dopravy.

Jde o komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti silničních a zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí atd.

Návrh zákona obsahuje i komplexní změnu právní úpravy schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Návrh zákona vstupuje do právní úpravy schvalování dovozených vozidel. Dochází zejména k podřazení vozidel dovezených z jiných členských států pod režim tohoto schválení, pokud nedisponuje schválením uznávaným naší zemí, a navrhuje se také dílčí změna podmínek pro schválení technické způsobilosti dovezených vozidel.

Návrh také činí další kroky k elektronizaci státní správy, umožňuje například podávání některých žádostí elektronickou cestou atd. Takže vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto předloženého návrhu zákona.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, novela implementuje nové legislativní podmínky a termíny Evropské unie.

Proto je nutné provést odpovídající, nejen terminologické změny části třetí hlavy zákona, jež upravuje schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. V návrhu zákona je zahrnuto několik opatření, která směřují ke snížení administrativní zátěže podnikatelů nebo obyvatel.